Já vám děkuji. Eviduji další tři faktické poznámky, první je pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura a po něm pan poslanec Gabal. Máte slovo. Ve vší úctě a přátelství bych rád poprosil pana poslance Koskubu, aby nepřesvědčoval veřejnost a nás, že snad klub KSČM je opozicí vůči současné vládě.

A já si myslím, že to vidí dneska všichni voliči.

Já jsem nevyhrožoval. Já jsem sliboval. A já své sliby plním. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Gabal. Máte slovo. Nejdřív fakticky k vystoupení pana místopředsedy Filipa.

A já musím souhlasit s panem kolegou, s panem poslancem Koskubou. No ale prostě se to nekoná. Vláda nepovažuje za potřebné tady obhajovat své vyjádření k poslaneckým návrhům. Bohužel. A já jsem říkal, že nebudu trápit už nepřítomného ministra kultury, který včas zaznamenal, že už tady má kolegu, a včas odešel, protože to skutečně není jeho resort. A on tady seděl jako jediný, abychom vůbec mohli jednat. Takže my za to nemůžeme, že není střet s vládou, když tady vláda nesedí a u ekonomických návrhů zákonů tady sedí pouze doteď pan ministr kultury a teď pan vicepremiér pro vědu, výzkum a ostatní bohulibé věci. To je prostě pravda. Ale ti plní své povinnosti vůči Poslanecké sněmovně.

A to, že například o tom prvním dnešním bodu jste hlasovali společně jako vaše kluby, to je prostě pravda.

To nevadí.

Z hlediska zdanění nemovitostí a jejich vlastníků to opravdu není pravolevé téma.

Když si vzpomenete, na koho padl trest restitucí obytných domů vybydlených po 40 letech a kdo musel investovat ty dluhy, tak to byli ti lidé, které teď chcete zdanit. Ale ten největší odpůrce restitucí a narovnání historických křivd byl samozřejmě pravicový politik Václav Klaus. Ten kladl největší odpor restitucím a ten také nejdéle udržoval regulaci nájemného, kterou po něm převzal jakýsi Křeček. Takže je potřeba teď tyto lidi za to ještě zdanit, když 25 let trávili na tom, že dneska jsou ty domy jakž takž zpátky pohromadě a ta města vypadají trochu líp.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se vaším prostřednictvím chtěl zastat kolegy Koskuby. On to myslel opravdu vážně, protože se podivoval nad tím, proč pravicová opozice dělá obstrukce ke svým vlastním zákonům. Děkuji panu poslanci Seďovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jen abych učinil, nebo se alespoň pokusil učinit přítrž těm poznámkám o plnění vládního prohlášení. Odjakživa, co aspoň já pamatuji, a že už pamatuji, klub KSČM vždycky hlasoval věcně, o obsahu, nikoli o tom, kdo předkládá. Už to tady dneska zaznělo nejde o to, kdo co předkládá, ale co kdo předkládá. A sdělím vám, nebo možná jenom připomenu sladké tajemství, že jsme začasté hlasovali, pokud se nám zdály rozumné a byly v souladu s naším programem, i pro návrhy ODS i pro návrhy TOP 09. Nejen tedy pouze pro návrhy vládní.

Kdybychom skutečně jednali o věcné podstatě, jsme daleko dále. Tak se my chováme a chovat budeme nadále. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já děkuji za slovo.

Že každá obec má právo svou obecně závaznou vyhláškou ke stávající dani z nemovitostí dát koeficient 1 až 5.